Ale já jsem asi tak před 140 minutami položil podle mého názoru mnohem důležitější dotazy a ptal jsem se jak ministerského předsedy, tak paní ministryně, jak si představuje její zasahování do živých kauz. Jak řekla sama dobrovolně v přímém přenosu v České televizi.

A odpovědi jsme se nedočkali. Proto mluvím o odvádění pozornosti.

Nevím, koho to překvapilo, pro koho je to nová informace, ale nezbývá mi, než souhlasit. Mnoho poslanců tady mluvilo o tom, jak má být transparentní veřejná zakázka. A to v tom sporu nikoho nehájím. Pochopil jsem, že krize ve vládní koalici je hlubší, než jsem čekal.